Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Daniel Herman. Pan ministr už uvedl.

Je to tak. Otvírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášená paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme nyní tedy u prvního čtení novely zákona o základních registrech.

Ale já mám odborné věci, které vím, že byly v rámci vnějšího připomínkového řízení, a budu si to muset nechat. Věřím, že přijde na výbor, až bude garanční, kde k tomuto zákonu, k této novele se budeme vyjadřovat.

A já mám právě také jednu praktickou zkušenost. Konkrétně nejsem tu sama z kraje Vysočina, ale je to připomínka, která byla v rámci vnějšího připomínkového řízení uplatněna, ale nebyla vůbec vyslyšena. Nebyla přijata.

Určitě podáme pozměňovací návrh. On řekne detaily k tomu z pohledu zdravotnického. Já zde zmíním, že moje připomínka a pozměňovací návrh, kterého se bude týkat, se týká zejména ochrany zdraví občanů. Protože to souvisí se záchrannou zdravotnickou službou.

Jenom krátce řeknu, v jakém slova smyslu. To, co se nyní zavádí v této novele zákona o základních registrech, většinou dopadá do veřejných registrů, do orgánů veřejné moci, a ty si mohou vždy v rámci příslušné agendy zjistit v registru obyvatel identitu člověka, o kterém potřebují znát základní údaje.

A právě tady by byla cesta, kde by se to mohlo promítnout do tohoto zákona o základních registrech. Bylo 26 připomínkových míst a právě připomínky z kraje Vysočina nebyly vyslyšeny a já je beru jako zásadní.